V návaznosti na přijetí návrhu zákona počítá Ministerstvo dopravy s přijetím nové zákazové značky na úrovni vyhlášky, která umožní obcím operativně regulovat užívání těchto vozítek na svém území. Zavedena by přitom byla možnost zónového značení, které není tolik náročné na počet dopravních značek. Pro případy těžkých havárií nebo zajištění velmi závažných technických závad vozidla při silniční kontrole se navrhuje umožnit policii nově zadržet osvědčení o registraci vozidla. Provozovateli vozidla bude osvědčení vráceno poté, co prokáže odstranění zjištěných závad protokolem ze stanice technické kontroly. Tento postup by měl snížit počet technicky nevyhovujících vozidel v provozu a omezit obchodování s těmito vozidly. Ke zvýšení bezpečnosti chodců coby nejzranitelnějších účastníků silničního provozu má nadále přispět nová úprava viditelnosti chodců ukládající nošení viditelných reflexních prvků na oděvu, pohybujeli se chodec na silnici mimo obec při zhoršené viditelnosti, zejména večer a v noci. Změny v uvedených základních oblastech byly formulovány mimo jiné na základě obšírných diskusí s odbornou veřejností a jinými dotčenými orgány, zejména dopravní policií, a mají potenciál přispět k obecnému zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu tohoto vládního návrhu. Já děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Martin Kolovratník, aby nám představil návrh zákona. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Kolegyně a kolegové, dobrý večer.

Opravdu asi ta nejzásadnější skupina změn se týká, jak bylo řečeno, zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích tím, že zavádějí nová pravidla a instituty.

Jsou tam pak samozřejmě i drobné právní úpravy typu odstranění mezer v té současné legislativě nebo nadbytečných legislativních pravidel a samozřejmě i dílčích rozporů s právem Evropské unie. Návrh by neměl mít žádný dopad na státní rozpočet, ale na co chci upozornit, řada z vás jste obecními nebo krajskými zastupiteli nebo starosty obcí, tak určitě některé z těch bodů budou mít vliv právě na obce s rozšířenou působností jako prvostupňové orgány ve správním řízení. To se týká např. oné možnosti okamžitého zadržování osvědčení o registraci vozidla. Chtěl bych kolegům z Ministerstva dopravy v uvozovkách vyseknout poklonu nebo ocenit to, že ty jednotlivé návrhy jsou v tom zákoně rozpracovány ve variantách, takže vy, zástupci jednotlivých klubů, kteří se budete tomu zákonu věnovat, uvidíte vždy dvě až tři varianty i s okomentováním, jak vážná nebo jak přísná je která varianta, kterou z nich ministerstvo navrhuje vybrat. A samozřejmě chápu, že materiál je pro to připraven, že může být ještě podroben nějaké diskusi tady ve výborech anebo na plénu Poslanecké sněmovny. Jak jsem řekl, může se to týkat především oné cyklistiky, přesnějšího vymezení cyklistických koridorů, potom zpřísnění reflexních prvků u chodců, možnosti zavedení zákonného institutu odebrat technické osvědčení ihned a zpřísnění, resp. přesná definice toho, jak a kde se mohou pohybovat ony tzv. segwaye. Víc asi teď nemá v tuto chvíli smysl rozebírat. Připomenu to, že pokud teď zákon propustíme do prvního čtení, bude v hospodářském výboru projednáván v září tohoto roku. Nechci předesílat, ale věřím, že se mu pečlivě budeme věnovat i v podvýboru pro dopravu, a snad chci avizovat jen to, že už sbírám jako zpravodaj jak výboru, tak Sněmovny k tomuto zákonu řadu postřehů od Policie České republiky, od profesních organizací směrem právě ke zpřísnění. Pro vaši informaci, součástí zákona je i tzv. bodový systém, takže věřím, že i jemu se nějakou chvíli budeme tady ve Sněmovně věnovat. A snad poslední připomínka. Vzpomeňte si, tuším, že to bylo na květnové schůzi, kdy jsme tady zamítli onen návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, týkalo se to také bodového systému. Takže i k této debatě bychom se měli a mohli vrátit v září a při dalším projednávání. Já za sebe určitě pro ty přísnější postihy silničních pirátů budu a budu je podporovat. Takže jsem připraven a těším se na vaše návrhy k tomuto zákonu. Jak jsem řekl, hospodářský výbor se mu bude věnovat v září. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych upozornila na dvě otázky, kterým by měla při dalším projednávání být věnována náležitá pozornost. Jednak je to úprava provozu segwayů a jednak povinnost chodců opatřit si reflexní označení.

Omlouvám se těm, kdo mají za to, že jde o otázky na výbor nebo pro druhé čtení, ale domnívám se, že bychom je měli vzhledem k jejich specifičnosti otevřít již v prvním čtení. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Dalším přihlášeným je s faktickou poznámkou... Prosím, pane poslanče.

No tak to ještě mnoho neznamená, chtěl bych říct tamhle kolegům. Já jsem se jenom chtěl na některé věci zeptat. Nevím, jaké máte zkušenosti s těmi vozítky.

Druhá věc.

To bych rád. Pak bych zareagoval na kolegu Kolovratníka, jestli bych ještě mohl, co se týká toho zpřísnění bodového systému.